Dala to na poslední chvíli na krizovou linku projednávacích lhůt, a pak se strašně divila, že o tom Poslanecká sněmovna chce diskutovat.

Ale diskuse není obstrukce, prostřednictvím pana předsedajícího pane předsedo. Tady nebyla jediná obstrukce. Tady byla jenom diskuse a tuším, že v té diskusi jste nejvíce minut měl vy. Pak máte tu drzost říkat veřejnosti, že my jsme něco obstruovali. My jsme prosím pěkně diskutovali o zákonu, který ta vláda položila na poslední chvíli s vědomím, že už je za hranicí svých časových limitů. Příčinou nebyla obstrukce opozice, protože se žádná obstrukce nekonala. Jako ve všech těch bodech, které jste se teď snažil prosadit s panem kolegou Sklenákem.

To pro vládu, která se Poslanecké sněmovně zodpovídá, není vůbec podstatné, že Poslanecká sněmovna vládu o něco takového požádala.

Zdůrazňuji, že tím jenom reflektuji úkol Sněmovny, na kterém se Sněmovna usnesla. A fascinuje mě, že vláda neměla tolik zodpovědnosti, aby tento bod, protože ho měla za úkol, zařadila na program této Sněmovny sama. Já děkuji. A jenom co se týče omluv, pan poslanec Bezecný je zde.

Jedná se o informaci vlády. Myslíme si, že povinné kvóty a tento bod jako takový je velmi vážné a velmi důležité téma. I já děkuji. A nyní prosím k mikrofonu pana poslance Okamuru.

Dovolte mi krátce zdůvodnit, proč toto navrhuji. Povinné přijímání určitého procenta imigrantů není reálné řešení problémů, ale další problémy do Evropy přináší. Rozhodování o tom, jestli nějaká členská země Evropské unie přijme, či nepřijme imigranty, případně kolik, musí zůstat právem každé jednotlivé suverénní země. Vyzýváme vás, zástupce občanů, hlasujte v souladu s vůlí většiny občanů a odmítněte kvóty, které by jednotlivým zemím Evropské unie diktovaly, kolik musí přijmout imigrantů. V případě, že by politici nedbali hlasu občanů a kvóty pro imigranty podpořili, tak považujeme na nutné vyvolat celostátní referendum na toto mimořádně závažné téma, aby občané mohli dát jasně najevo svůj názor, podle kterého se politici musí řídit. Konec té výzvy. Důvodem mého návrhu je to, že díky Lisabonské smlouvě je Česká republika bohužel zčásti nesvéprávná a v současnosti může šílené plány na přerozdělování ekonomických imigrantů zarazit jen Evropský parlament. Přijímání a přerozdělování všech imigrantů znamená jediné: je to signál všem převaděčům, ale i ekonomickým imigrantům, že se Evropská unie s imigrací, včetně té nelegální, smířila a že dveře do Evropy jsou otevřené hledačům lepšího života z celé Evropy. Česká republika je a musí zůstat suverénním státem. Součástí naší suverenity je i naše právo rozhodovat, koho do naší země pozveme a koho ne. O tom, zda některá země přijme větší množství imigrantů, by dokonce neměli rozhodovat poslanci či vlády, ale sami občané v referendu, protože následky takových rozhodnutí nakonec ponesou oni všichni. Bohužel můj návrh zákona o celostátním referendu tato Sněmovna před rokem zamítla. Občané tak nemohou vyjádřit svůj nesouhlas, a zavázat tak vládu k tomu, aby jednala ve prospěch voličů. Proto přicházím s tímto bodem, abychom vyzvali Evropský parlament společně, aby se takto zachoval.

Je naprosto nemyslitelné, abychom do křesťanskožidovské Evropy lákali muslimy.

To, co je naopak bezpodmínečně potřeba, je pravý opak. Vlády evropských zemí by se měly shodnout na nulové toleranci jakékoliv nelegální imigrace. Tento signál je nutný proto, aby se zastavil příval ekonomických imigrantů, který se dnes stal už slušným komerčním byznysem jak pro pašeráky lidí, tak pro lidskoprávní firmy. A samozřejmě tím, co je potřeba udělat, je omezit či zrušit štědrý sociální systém v mnoha evropských zemích, který je právě tím lákadlem pro tyto mafie. Děkuji za pozornost a prosím vás o podporu. Je to výzva Evropskému parlamentu, aby právě postupoval tímto způsobem.

Myslím, že to není nic proti ničemu, a myslím, že bychom se na tom měli shodnout skrz politické spektrum. Já nevyzývám vládu. Mně je jasné to, co říkal tady pan předseda.

A já jenom za sebe říkám, že už jsem dnes oslovil i politické partnery v zahraničí, aby se k této výzvě postupně přidávali. Můžeme jako malá země toto udělat a celoevropskou výzvou odstartovat tlak na Evropský parlament, abychom tomuto jednání společně zabránili. A prosím vás o podporu.

Dobré odpoledne ještě jednou za volební komisi. Já bych rád dal vysvětlení a poté dva návrhy, které se týkají těch zmíněných volebních bodů, které byly navrženy, nebo byly součástí bloku návrhů z grémia.